Co zahraniční financování politických neziskovek a aktivistů? Zase podpora migrace, podpora organizací, které podporují migraci, podporují pohyb, podporují legalizaci migrantů, to není vlivový nástroj na našem území? Můžeme to vzít z druhého úhlu pohledu. Jak se asi tváří cílové země na aktivity našich politických neziskovek v zahraničí, které tam podnikají stejnou činnost v rámci takzvané transformační spolupráce, o které jsem tady mluvil, když jsme jednali o rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí?

Pro všechny.

Snažíme se postupovat politicky a kvalifikovaně, jak přísluší zákonodárné moci. Rozhodně nechceme suplovat činnost specializovaných orgánů ani tajných služeb. Takže zase se vrátím zpátky. Co by tedy bylo náplní této komise? Jaký bude mít status? Jaké kompetence?

Dostali by členové této komise mimo jakýkoliv zákonný rámec oprávnění vstupovat do živých kauz českých zpravodajských služeb? Mohli by se seznamovat s tajnými informacemi? Dokud nebudou tyto otázky pravdivým a zodpovědným způsobem zodpovězeny, žádný racionálně uvažující a zodpovědný politik nemůže s čistým svědomím pro vznik takového orgánu hlasovat.

Takže prosím pěkně, velmi pečlivě zvažujte, jak budete přistupovat ke zřízení této komise. Děkuji vám za pozornost. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ruší tuhle poznámku, takže podívám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Končím všeobecnou rozpravu. Ne.

Ano, já samozřejmě tento návrh jsem zaregistroval.

Já počkám. Odhlásím vás všechny na žádost. Znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 405. Návrh byl přijat.

Přistoupíme k dalšímu bodu.